Zahajuji další den přerušené 24. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami.

Budeme pokračovat v projednávání jediného bodu této schůze, kterým je

Byla přerušena podrobná rozprava a nebyla ukončena. Mám přihlášku pana poslance Holíka, ale před ním ještě s přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Ale ještě než mu dám slovo, musím konstatovat některé důležité věci.

Pana starostu tady vidím, vítám ho tady mezi námi. Konstatuji, že máme za sebou všechna úvodní slova jak předsedy vlády, tak ministra vnitra, tak ministra obrany, tak zpravodajů.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážený pane starosto, paní a pánové, protože jsem to byl já, na jehož návrh byl tento bod přerušen, a to na mé požádání obou ministerstev, tak aby předložila příslušné expertizy, když to řeknu hodně zkráceně, jestli návrhy usnesení, které padly v rozpravě, jsou, nebo nejsou realizovatelné, když to hodně zkrátím, musím konstatovat, že obě ministerstva předložila požadované materiály. Já osobně jsem se v tom velmi dobře vyznal. Chci oběma pánům ministrům poděkovat za to, že tak učinili. Z mého pohledu jsou naplněny všechny podmínky pro to, abychom o návrzích usnesení mohli pokud možno co nejdřív začít hlasovat. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji, že je u stolku zpravodajů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se původně hlásil jenom na faktickou poznámku a několika slovy říct situaci, kterou mám od policejního ředitele Zlínského kraje z dnešního dne. Takže všichni víte, že to vyvážení probíhá.

Byla to silnice, která řadě lidí hodně komplikovala život, protože místo dvou kilometrů museli jezdit do kola asi šestnáct. Jak jsem řekl, dochází k vyvážení, dochází ke kontrole těchto skladů.

Což by byla chyba. Děkuji zatím za pozornost. Děkuji panu poslanci Holíkovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já opravdu jen teď velice krátce. V návrhu usnesení, které jsem načítal ještě minule, když probíhala tato schůze, bych chtěl opravit dva z těch bodů, po domluvě s legislativním odborem nemusím načítat celé. Čili z těch bodů, které jsem četl, dva, to byl myslím bod 5 a 7, kde je uvedeno, že se žádá Ministerstvo vnitra, opravuji žádá se vláda. Čili slova